Už je tady pan ministr zemědělství, tak máme prvního člena vlády.

Pan Vojtěch Adam má náhradní kartu číslo 13.

Mimo tyto omluvy, které byly doručeny do včerejšího večera, dnes ráno byla doručena sekretariátu předsedy Sněmovny omluva na dopolední jednání místopředsedy vlády Andreje Babiše. Pan poslanec Koskuba z dnešního jednání z osobních důvodů se omlouvá na celý den, kolega Jaroslav Holík od 9 do 10 hodin. To jsou omluvy, které máme v této chvíli doručeny.